Tak zakázala jádro.

Už máte ten seznam od paní Kovářové, abychom věděli ta slova?

No, takže kde jsme to byli?

My jsme tam byli v Evropě mezi deseti nejlepšími, ano.

No, proč? Protože jste oznámili, že budete snižovat platy, tak co ti policisté udělali? No, tak samozřejmě odcházejí. Nejbezpečnější země, která má v Evropě nejlepší zdravotní systém. Zničili jste všechny naše projekty. Nejsou žádné léky.

A co ta porodnice v Brně a Svatá Anna?

A proto jsem už opakovaně prosil, že paní ministryně Černochová splnila svoji misi, máme 2 %, máme smlouvu, aby šla a udělala něco pro občany České republiky. Všechny ty projekty, co jsme měli, které jsou důležité pro lidi, protože zdraví je na prvním místě, tak by bylo fajn, kdyby konečně tato vláda věnovala zdravotnictví nějakou pozornost. Kdo se stará o to zdravotnictví mimo stát? No, samozřejmě hejtmani. Podívejte se na Krajskou zdravotní v Ústeckém kraji, to je dneska největší uskupení zdravotnické v Čechách. I Jihočeský kraj funguje.

Ano.

Takže ta bilance této vlády, která tam ještě není ani pořádně dva roky, zadlužení, zase jste klesli, pane premiére.

Je to samozřejmě velice těžké, protože ta média vám nahrávají. Ty servilní rozhovory, neskutečné.

Kolik článků tam manipuluje proti nám. To patří do toho fondu.

Takže těch věcí... Takže pokud tady vystupuje pan poslanec Jakob ráno a říká, že my budeme obstruovat, ne, my tady využíváme ten prostor a já tady nečtu žádné knížky ani zákony, abychom sdělili lidem náš názor, protože my už to nemáme kde sdělit. Nemáme!

Takže pan premiér vlastně říká, že všechny ceny v České republice určuje on.

Lžou stále a za podpory samozřejmě těch různých vybraných médií.